Nyní bychom přistoupili k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Stanislava Berkovce a poslance Jana Čižinského. Ptám se, zda má někdo jiný návrh. Jestliže tomu tak není, přistoupíme k hlasování.

Kdo je proti? Hlasování číslo 1, přihlášeno je v tuto chvíli 83 poslanců, pro 82, proti nikdo. Konstatuji, že jsme ověřovateli 43. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Stanislava Berkovce a poslance Jana Čižinského. Konstatuji dále, že poslanci, kteří nejsou v tuto chvíli přítomni ani nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené, a to na základě dohody předsedů poslaneckých klubů.

Tato doba uplyne 11. dubna 2020 ve 14. hodin.

Podle § 109m odst. 1 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny rozhodne Sněmovna o takovém návrhu ve zkráceném jednání. Budeme hlasovat o pořadu schůze. S přednostním právem pan předseda Kalousek.

K pořadu schůze se hlásí pan předseda Bartoš. Já bych chtěl jenom pana předsedajícího, pana předsedu, abych ho neuvedl v omyl, já jsem původně chtěl navrhovat ještě jeden bod na tuto schůzi. Nicméně bylo by to nestandardní. Vládní návrh by měl samozřejmě přednost této žádosti.

Takže to moje vystoupení je spíše, co by mělo být obsahem případně schváleného bodu, a nikoliv k tomu, že bych nově tedy a tento názor jsme změnili po důsledném zvážení, co by mělo zaznít v rámci toho projednávaného bodu, tak já chci dát vládě možnost se třeba i připravit. Takže bude to krátké, je to v programu schůze a týká se toho, co proběhne na jednání této schůze. Vážené vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, uběhlo pět týdnů, co nám Ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím pana ministra Vojtěcha oznámilo toho prvního pacienta na území České republiky, který byl nakažen koronavirem.

Po poněkud prvotních, řekněme, opatrných krocích vlády přišla série relativně razantních opatření s jasným cílem: nevydat se na cestu italského scénáře. Snažili jsme se předkládat chytrá a rozumná řešení a pracovali jsme na pozměňovacích návrzích, které pomohou lidem, kteří se mohou v některých případech ocitnout doslova na ulici.

Ta ale ze strany vlády rozhodně nefunguje. Naše návrhy jsou odmítány nebo v upravené verzi píárově přebírány.

My jsme byli jedni z prvních, kteří apelovali na vládu, aby zveřejnila jasný plán, který veřejnosti představí, a to včetně několika scénářů možného budoucího vývoje. Tedy scénářů, kdy se vysvětlí maloobchodním prodejcům, poskytovatelům služeb, firmám, osobám samostatně výdělečně činným, samoživitelkám, mnohým dalším, co lze očekávat, pokud se epidemie bude vyvíjet tím, anebo jiným směrem. Kdy budou moci počítat s tím, že otevřou obchod nebo svoji provozovnu.